Proč tohle všechno říkám?

Některé státy, přiznávám, to předvedly, ty hranice nechávají dlouhodobě a je to vystaveno soudnímu přezkumu. Víme, o kterých se bavíme slovinskorakouské a německorakouské hranice nicméně my bychom jako Česká republika touto cestou určitě jít nechtěli. Zároveň chceme samozřejmě posilovat i naše zastoupení v rámci Frontexu a ochrany vnější hranice, kde ovšem motivujeme i jiné státy v rámci předsednictví, aby navýšily počet svých důstojníků na ochraně vnější hranice.

Vycházím z vnitřní analýzy Policie České republiky, která říká, že současná organizace Policie České republiky a Služby cizinecké policie je pro výkon služby vyhovující a že i ta mimořádná opatření, která v současné době běží nějakým způsobem, neohrožují akceschopnost Policie České republiky při výkonu jejích povinností na celém území České republiky. Já si samozřejmě uvědomuji vaši dlouhodobě vznášenou námitku, prostřednictvím paní předsedající. Určitě je to téma k diskusi.

Také děkuji a nyní prostor pro doplňující otázky.

Pan ministr vlastně potom úplně odpovídá k nám, jakoby k opozici.

A jinak děkuji, pane ministře. Pane kolego, prostřednictvím paní místopředsedkyně, lhát se nemá a určitě ne to já říkám na sebe, takže já vám lhát nebudu, a samozřejmě že existují i takové nástroje, aby se vás vlastní poslanci na něco mohli zeptat. My jsme koneckonců tady strávili i minulé volební období, kdy vládla úplně jiná sestava a objevovaly se dotazy poslanců vašeho poslaneckého klubu, prostřednictvím paní předsedající, na vašeho tehdejšího pana premiéra. A v době, když se děla nějaká nepříjemnost, takových dotazů nebylo úplně málo. Tady byl dneska jeden malý dotaz jednoho našeho stranického kolegy, který jsem určitě využil k tomu, abych vysvětlil nějaké dezinterpretace, které se objevily ve včerejší debatě o státním rozpočtu. Ale jistě jsem hovořil ke svému panu kolegovi a vy jste bedlivě poslouchali. Děkuji.

Přistoupíme k další interpelaci pana poslance Jiřího Navrátila, kterého ale nevidím v sále, takže interpelace propadá.

Jsem tady vlastně jakoby zbytečně.

Nyní máme ústní interpelace na ministry. Kdybych chtěl interpelovat písemně, interpeluji písemně. Chtěl jsem se ho zeptat na jeho slova o tom, že se prodlouží odchod do důchodu.

Takže samozřejmě budu opět interpelovat ústně, až tady pan ministr bude. Nikoliv. Vážený pane nepřítomný ministře, Nejvyšší kontrolní úřad zkontroloval činnost Ministerstva práce a sociálních věcí týkající se procesu vyčlenění peněz ze státního rozpočtu a z prostředků Evropské unie na podporu rodinné politiky a dospěl k závěru, že zástupci rezortu často neměli přehled, jak reálně tyto peníze potřebným rodinám pomohly.

Děkuji, paní poslankyně. Opět pan ministr je omluven, bude vám odpovězeno. A ještě mi došla informace, která je myslím dobré, aby zazněla, že je aktuálně právě omluvený pan ministr v Senátu na plénu, že to jsou ty pracovní důvody. Nyní přistoupíme k interpelaci paní poslankyně Lenky Knechtové a připraví se pan poslanec Hubert Lang. Prosím, paní poslankyně. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, chystá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nové výzvy pro nevládní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží, a to formou takzvaných šablon, což je pro malé organizace nesmírně zjednodušující?

Je vhodné, aby podpora vzdělávání nešla pouze institucím zapsaným ve školském rejstříku, ale i organizacím, které pracují s dětmi a mládeží mimo školu. Děkuji za odpověď. Děkuji za tuto interpelaci.